Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA.

Od té doby vysíláme do misí OSN pouze jednotlivce na funkce pozorovatelů.

Vycházeli jsme z následujících kritérií: požadavků OSN v námi definovaných zájmových regionech, tj. Blízký východ, severní Afrika a Sahel. Dále jsme vycházeli z existence našich dalších závazků, zejména v rámci NATO a EU, a také z dostupnosti našich kapacit lidských, materiálních i finančních. Navrhovaný rozsah zapojení do obou misí je dle mého názoru přiměřený a vytváří prostor pro postupné významnější angažmá naší země v misích OSN.

Pokud se týče mise MINUSMA v Mali, je tím typem misí OSN, jejichž úkolem není pouze dohled nad dodržováním příměří mezi znepřátelenými stranami, ale také aktivně přispívat ke stabilizaci bezpečnostní situace ve svém prostoru odpovědnosti. Účast české jednotky speciálních sil jakožto součásti nizozemského kontingentu, který je mimochodem největším z evropských zemí, považuji za vhodný způsob, jak viditelně přispět k naplnění cílů mise OSN a získat řadu neocenitelných zkušeností. Náš příspěvek ke stabilizaci situace v Mali tak bude viditelnější a komplexnější. Zároveň je z logistického hlediska výhodnější udržovat vojáky dvou misí na jednom teritoriu než ve více operačních prostorech.

Část, zhruba 30 % finančních prostředků, nám bude refundována podle finančního mechanismu OSN.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

Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý večer. Po obsáhlém a dostatečně podrobném úvodním slově ministra obrany si dovolím vyslovit jen velmi krátký shrnující komentář.

Výbor pro obranu návrh vlády projednal dne 11. května a svým usnesením číslo 472/1 doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit.

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za přednost.